Sociální systém, zejména pak sociální výdaje na důchodové dávky.

Ale tímto tématem se vláda bude zabývat.

Padalo tady neustále zvyšování mandatorních výdajů. A my si musíme položit otázku. Já si vzpomínám, když tady hlasovala Poslanecká sněmovna, tato Poslanecká sněmovna, o navýšení důchodů, tak pokud si vzpomínám, tak to bylo schváleno valnou většinou poslanců. A já si myslím, že tady nemůže hrát roli hledisko jenom finanční, ale také lidské. To znamená, že také to, že skutečně důchody, je to nejvyšší zvýšení důchodů za deset let. Já netvrdím, že to je důchodová reforma.

Pan předseda Okamura hovořil o zpomalení ekonomiky.

Protože někdy návrhy, nezlobte se, a teď nejsem adresná, jsou skutečně demagogické. Vyšší počet učitelů? To, že zvedáme platy ve veřejném sektoru a ozbrojených složkách?

Uvědomme si, že ve veřejném sektoru přes 30 % zaměstnanců je vysokoškolsky vzdělaných. To znamená, jestliže chceme profesionální veřejnou správu, tak ji prostě musíme zaplatit. A tady si myslím, že minulost zůstala velmi, velmi dlužná.

Kde škrtat. Nebylo to vůbec jednoduché, ty diskuse.

Tak se na to podívejte, tady to mám. Děkuji.

Proto jich tam máme tolik.

Ale nečekejme od toho nějaké dramatické výsledky. Já se tomu budu věnovat osobně, nicméně na druhé straně prostě vidíte sami, že ta struktura dává logiku.

Tady se podíváte, nebudu vás tady, já to můžu předčítat, komukoliv to zapůjčím, komukoliv.

Nemáme to dělat? Já si myslím, že není.

Ale musím ještě zareagovat na pana poslance Skopečka.

A řekla jsem, že jsem přesvědčena o tom, že to příští rok také dopadne lépe, než je plán. Ale je rozdíl, a já s veškerou pokorou přistupuji k zákonu o státním rozpočtu, připravovali jsme ho s maximální odpovědností, ale je potřeba si uvědomit, co se zohledňuje a co musí ministr financí zohlednit při přípravě zákona o státním rozpočtu. Ministr financí, resp. Ministerstvo financí, v jehož čele stojí ministr financí, má tři zásadní funkce.

To znamená stabilizátora ekonomiky.

A dlouhodobě je dělaná konzervativním realistickým způsobem.